Původně bylo cílem navrhované úpravy i vytvoření podmínek pro další působení regionálních rad regionů soudržnosti.

Dotčenou problematiku a kromě toho i další podmínky plynoucí z potřeby reagovat na aktuální stav přípravy implementace programů z Evropské unie upravují odlišné pozměňovací návrhy, které jsou podpořené výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.

Dále došlo k úpravě Centra pro regionální rozvoj, a to jako služebního úřadu, která potvrzuje začlenění příslušných ustanovení týkajících se nově zřízeného centra pro regionální rozvoj České republiky jako služebního úřadu do právního řádu. Další změna je změna zákona o státní službě, jejímž cílem je umožnit účast zaměstnanců regionálních rad ve výběrových řízeních na služební místa některých představených podle zákona o státní službě. Další klíčovou změnou je vytvoření právních podmínek pro výkon působnosti některých statutárních měst jako zprostředkujících subjektů operačních programů v oblasti integrovaných územních investic, takzvaných ITI. V České republice jich máme sedm. V této souvislosti mi dovolte, abych odůvodnila potřebu navrhované úpravy odpovědnosti města za škodu způsobenou při výkonu činností zprostředkujícího subjektu operačního programu. Úvodem bych ráda předeslala, že rozsah a způsob výkonu přenesené působnosti městem včetně vazeb na činnosti vykonávané v jeho samostatné působnosti nejsou především s ohledem na přímo použitelné úpravy obsažené v nařízeních Evropské unie srovnatelné s přenesenou působností zabezpečovanou městy nebo jinými orgány územních samosprávných celků v jiných agendách státní správy, upravených národními právními předpisy. Podle úpravy obsažené v pozměňovacím návrhu má mít město prostřednictvím jím ustanoveného zprostředkujícího subjektu rozhodující úlohu při výběru projektů. Toto se týká pořád té oblasti ITI, to znamená těch územních teritoriálních investic, k nimž vydává závazné stanovisko pro řídicí orgán programu.

Budou k nim dávat závazné stanovisko, které musí respektovat řídicí orgán. My to teď samozřejmě řešíme především v Integrovaném regionálním operačním programu. Současně ovšem bude město plnit i další role související s řízením integrovaných nástrojů v jeho samostatné působnosti.

Město samo bude také příjemcem dotací pro vlastní projekty. Rozsah a způsob zapojení města do administrace integrovaného nástroje může vést ke vzájemnému ovlivňování v rámci různých působností a ke střetu zájmů. Město ve funkci zprostředkujícího subjektu musí proto jednat s plnou odpovědností, s vědomím, že netransparentní a nekorektní postupy při výběru projektů mohou ve svých důsledcích vést i ke škodám vzniklým v důsledku možného neproplacení části výdajů Evropskou unií. Ministerstva v roli řídicích orgánů budou mít v souladu s právní úpravou přijatou na úrovni Evropské unie činnost omezenou primárně na kontrolu správnosti postupů měst bez možnosti zásahu do výběru projektů, to znamená, že to bude čistě v gesci nositele integrované teritoriální strategie.

Nemůže být řešena pouhou smluvní úpravou, protože jinak by odpovědnost nesl stát. Platný zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné správy se vztahuje pouze na škodu způsobenou jednotlivcům, kdy stát, který je primárně povinen ji uhradit, následně vymáhá formou regresu předmětnou částku od příslušného územního samosprávného celku.

Tuto oblast zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné správy nepokrývá.

Bez navrhované úpravy by Česká republika neměla k dispozici dostatečný právní základ pro vymáhání škody a samozřejmě úhradu veškerých korekcí, které z činnosti nositele ITI mohou být. S ohledem na finální kontrolu správnosti postupu měst při výběru projektů, kterou budou provádět řídicí orgány, bude navrhovaná úprava reálně použitelná pouze v případech zjevného zneužití pravomoci měst, například formou vědomého uvádění nepravdivých informací či podvodem. Tady je důležité zmínit, že veškeré úpravy a nejen v tomto zákoně, ale všechny zákony my tady zpracováváme a vy schvalujete v domnění, že samozřejmě nebudou...

Teď bych se ráda vyjádřila ve svém úvodním slově ohledně Centra pro regionální rozvoj my jsme to tady již debatovali s kolegy.

Cílem tohoto bodu pozměňovacího návrhu je proto potvrdit začlenění příslušných ustanovení týkajících se zřízení Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služebního úřadu do právního řádu. K tomu bych ráda zmínila, že zřizovatel je Ministerstvo pro místní rozvoj. Centrum pro regionální rozvoj bylo mým rozhodnutím zrušeno ke konci května a od 1. 6. bylo vytvořeno nové centrum pro regionální rozvoj, čili existuje pouze jedno centrum pro regionální rozvoj. Nyní již jen stručně závěrem o dosavadním průběhu projednávání návrhu zákonné předlohy. Poslanecká sněmovna projednala vládní návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje v prvním čtení na své 26. schůzi a přikázala ho k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji za vaši pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Pavel Havíř, informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil.